Omezení legálních zbraní a jejich držení je v podstatě opravdu nelogické, v řadě případů nesmyslné, protože neřeší to, kvůli čemu vůbec ta směrnice vznikala, to znamená nelegální obchod se zbraněmi a boj s terorismem. Na závěr mi dovolte říci jedno heslo, které jsme zde již použili: teroristé si pro zbrojní průkaz nechodí. A přestože víme, že v současné době se na půdě Evropského parlamentu a Evropské komise provádějí různé návrhy a úpravy této směrnice, tak naše stanovisko je konstantní, protože ani tyto návrhy a úpravy dle našich aktuálních informací nejsou takové, že by zásadně změnily podstatu směrnice. Děkuji vám. Já děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já si dovolím na začátek poděkovat panu ministrovi, asi se mu to často nestává, ale přesto mu poděkuji za ta slova, která v úvodním slově vyřkl, za to, jaký bude postoj České republiky v této věci.

Když si přečtete ten návrh, který z Evropské komise přišel, tak v důvodové zprávě se neustále hovoří o nelegálním obchodování se zbraněmi. Zdůrazňuji slovo nelegální. Jediná věc, která hovoří o tom, že tato směrnice je v něčem prospěšná, je úplně poslední věta přičemž zároveň zaručuje pružnější pravidla pro lov a sportovní střelbu , což je absolutní nonsens tohoto materiálu, protože o nějaké ulehčení pro lov a sportovní střelbu vůbec nejde. Možná jsem měl své vystoupení začít tím, že jsem podjatý. Jsem dlouholetý člen střeleckého spolku, jsem myslivec a jako takový mám doma i sbírku zbraní.

Zbraň zůstává v pravomoci národních parlamentů, zákony o zbraních.

Výlučně si to tady v tomto návrhu vyčleňují. Zároveň chci upozornit na jednu věc, která v tomto návrhu je zmíněna a která ukazuje, s jakou péčí byl tento návrh přijímán.

Bohužel, jak právní předpis by měl vypadat, to znamená vysvětlení, co se pod tím pojmem chápe nebo míní, v této směrnici vůbec není. Tento nonsens si dovolím citovat: V kategorii A, to znamená té zakázané, mohou být některé poloautomatické střelné zbraně velmi nebezpečné, majíli vysokou kapacitu co do počtu dávek. Toto vysvětlení absolutně v úvodu té vyhlášky, nebo té směrnice, není a ta definice je docela problematická. Historie nelegálních zbraní v Evropě je bohužel spojena s problémem rozpadu Jugoslávie, kdy se na černý trh zbraní dostalo obrovské množství plně automatických zbraní z vojenských skladů.

Co mi v té věci dále vadí, je to, že tato směrnice byla po kritice částečně upravena ve prospěch sběratelů zbraní, ale ta úprava je absolutně mylná nebo marná, protože hovoří o tom, že muzeální sbírky zbraní mohou mít ty zbraně, ale musí být znehodnoceny.

Děkuji vám za pozornost. Já děkuji, pane poslanče. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velice stručný. Nechci to nějak protahovat, ale chtěl bych tady při této příležitosti připomenout takový starý a podle mého názoru moudrý bonmot, že jediný, kdo může zastavit špatného člověka se zbraní, je slušný člověk se zbraní. V tomto duchu se vyjádřil i bývalý šéf Interpolu, podle kterého jedna z možností, jak se účinně bránit útokům takzvaných osamělých vlků, a to je právě ten způsob útoku, který nám asi hrozí nejvíce, je ozbrojená veřejnost. Myslíte si, že někoho, kdo chce spáchat ozbrojený trestný čin, neli přímo teroristický útok, že toho člověka zastaví to, že mu ztížíme přístup k legálnímu nabytí zbraně? Evidentně někdo v Evropské komisi si to asi myslí. Mně osobně to tedy hlava příliš nebere. Jedním z měřítek demokracie je to, jak daný stát umožňuje svým občanům, aby se v případě potřeby mohli účinně bránit sami.